Poštovane kolegice i kolege ja bih vas lijepo molio da zauzmete svoja mjesta da nastavimo s radom plenarne sjednice. Hvala lijepa gospodine bajkeru, povrijedili ste Poslovnik jer ste kukavički poslali stražu da izbacuje zastupnike Živog zida iz sabornice, a drugi put kad to poželite gospodine bajkeru, izvolite to učiniti sami. Zahvaljujem kolega Bunjac. Temeljem Članka 239. izričem vam opomenu. Imate repliku kolega Bunjac? Da repliku ću govoriti kome, Svetom Petru je li pametnjakoviću? Zahvaljujem kolega Bunjac. Izričem vam opomenu temeljem Članka 240. do kraja ove točke dnevnoga reda.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, temeljem istraživanja Transparensi Internacionala koje provodi svake godine Hrvatska je po indeksu percepcije korupcije 2018. godine ostvarila rezultat od 48 bodova što je znatno lošije od procjeka Zapadne Europe i EU koji iznosi 66 i pokazuje da se korupcija u javnom sektoru u Hrvatskoj smatra raširenom pojavom. Ovime je nastavljen negativan trend Hrvatske u usporedbi s 2017. i 2016. godini. Ističem da netransparentna imenovanja i postupci donošenja odluka te nedovoljna spremnost za rješavanje korupcijskih afera ili sumnji u korupciju pridonose padu povjerenja u rad Vlada. Zato što je zdravo okruženje i nekakav osjećaj zdrave klime koja vlada u društvu pretpostavka i majka, reći ću to tako, svih reformskih procesa, ako reformske procese, a pogotovo one strukturalne odnosno strukturne smatramo kao vrlo precizno osmišljene strateške korake Vlade koji trebaju doprinijeti boljitku u pojedinim područjima, a onda time i boljem životu građana u pojedinim društvenim područjima. Danas, neću se previše zadržavati na toj temi, mislim da nije možda ni vrijeme, mjesto sigurno je, ali i jedna pravomoćna presuda govori dosta o tome u kakvom okruženju u Hrvatskoj danas živimo i koliko je zapravo teško provoditi reformske procese. Drugi preduvjet da bismo mogli govoriti o gospodarskom, pa i svakom drugom rastu Hrvatske je reforma obrazovanja. Ja to ovdje ponavljam već 2 godine, nerijetko se osjećam kao papagaj, često se osjećam kao netko tko govori evo tako u vjetar i kao da govorim o nekakvoj apstraktnoj stvari koja je onako nekako neopipljiva, nedodirljiva, a samim time je možda i manje bitna za svakodnevni život građana. Ja znam da kada govorimo o kvaliteti života da je građanima prije svega važno kako preživjeti dan, kako preživjeti mjesec, kako preživjeti godinu, kako osigurati sebi, svojim obiteljima nekakav dostojanstven život, kako kupiti kruh, mlijeko, podmiriti režije, uspjeti napraviti nekakav održivi proračun da si mogu osigurati nekakvo prijevozno sredstvo, nekakvu nekretninu odnosno krov nad glavom i osigurati djeci obrazovanje. Međutim, nemojmo zaboraviti da sve kreće zapravo od obrazovanja i da puno toga odnosno mnogo toga u životu ovisi o kvaliteti, o kvaliteti obrazovanja. Ja ću samo spomenuti nekoliko stavki iz Nacionalnog plana reformi Vlade RH u 2018. godini, a da bih poslije toga mogla dati osvrt, kratki osvrt na to zašto smatram da i zašto smatramo mi u SDP-u da danas trebamo raspravljati o ovoj interpelaciji i koji su to propusti koje smo napravili, gdje je prostor da malo ubrzamo cijeli, cijeli ovaj postupak. Vlada tako navodi u svom Nacionalnom planu reformi da joj je krucijalno odnosno ono što je primarno navedeno u njoj što se tiče obrazovanja i usklađivanja obrazovanja s tržištem rada, pa kaže uspostavljanje nacionalnog kvalifikacijskog, nacionalnog ovog upisnika nazovimo to tako zanimanja, drugo uspostava održive mreže škola i programa, s tim da ovdje je samo jedan manji dio ono o čemu je govorio potpredsjednik Vlade, a to je mreža regionalnih centara kompetentnosti, to ne znači kompletno mrežu škola i programa, za koju se tvrdi da nije u skladu s potreba gospodarstva i tržišta rada, a onda kaže da su ključni za razvoj gospodarstva i nova radna mjesta, podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja, usvajanje poduzetničkih kompetencija, poticanje poduzetničke kulture u društvu, razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu, da je bitno ulagati u obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje pa će tako donijeti u 2018. godini novi Zakon o obrazovanju odraslih, unaprijediti kvalitetu i relevantnost studijskih programa između ostalog i kroz, osigurati kvalitetu kroz Zakon o osiguravanju kvalitete znanosti i visokom obrazovanju i provedba kurikularne reforme odnosno njezine pilot faze čiji je cilj kaže provjera primjenjivosti novih kurikuluma i suvremenih metoda rada. Kroz to posebno naglašeno, naravno i neizostavno usavršavanje učitelja i nastavnika. E sad, da ne bih ja ispala netko tko to gleda onako stranački, politički, ja ću istaknuti samo par osvrta na, pučke pravobraniteljice koja u svom izvješću za 2018. godinu upozorava na sljedeće, a možemo napraviti lijepu paralelu između ovog nacionalnog plana reformi Vlade 2018. g. za obrazovanje i evo, Pučka pravobraniteljica u svom izvješću za 2017. g. kaže, upozorava, da Ministarstvo znanosti i obrazovanja, upozorava da bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebalo implementirati cjelovito kurikularnu reformu usklađenju sa strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ističe kako je Ministarstvo Blaženke Divjak tijekom 2018. g. planirane reforme provodilo samo parcijalno i u suprotnosti sa strategijom, odnosno obrnutim slijedom. Što to znači konkretno? Unatoč tome što je 2016. g. izrađen, Ministarstvo znanosti i obrazovanja nikada nije usvojio krovni dokument cjelovite kurikularne reforme, a to je okvir nacionalnog kurikuluma koji predstavlja osnovu za dovršenje ostalih dokumenata cjelovite kurikularne reforme. To su naravno, nacionalni, međupredmetni i predmetni kurikulum. 2018. g. je, izrađeni su, doduše, odnosno naslijeđeni, velik dio, predmetnih i međupredmetnih kurikuluma još od one bivše postave, ali bez krovnog dokumenta. Na taj način cijeli proces cjelovite kurikularne reforme postavljen je obrnutim slijedom i parcijalno se ogleda i kroz implementaciju projekta Škola za život, koji je započeo uz nedovoljnu edukaciju nastavnika. Nadalje, pravobraniteljica upozorava da nikada nije usvojen akcijski plan za provedbu strategije obrazovanja i tehnologija. Mijenjali su se neki čak ciljevi strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, kada je to naišlo na otpor javnosti, pa i nekih nas saborskih zastupnika, nikada službeni akcijski plan donesen nije. Isto tako, pravobraniteljica kaže da nije usvojena preporuka pravobraniteljice o uvođenju građanskog odgoja obrazovanja u osnovne i srednje škole, koji promiče načelo zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije te da samo Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije, od njih nije zaprimila uopće izvješća o provedenim preporukama za 2017. g. te da Ministarstvo znanosti i obrazovanja je jedno od ministarstava, a i rijetko, znači nema takvih puno ministarstava, gdje mora slati često požurnice. E pa vidite, ako laže koza, ne laže rog. Zato što se s većinom od njih slažem. Ne emotivno nego objektivno. I žao mi je što se vrlo često može steći dojam da se reforma obrazovanja u ovoj postavi ministarstva shvaća kao nekakva tabletizacija Hrvatske, a ne nažalost jedan sustavan, ozbiljan koncept koji je već dobrano uspostavljen. Ono što možemo nažalost očekivati od reformskih poteza Vlade je valjda ono što je objavljeno u Jutarnjem listu, da se i od ove tabletizacije Hrvatske odustaje. Odnosno da ni to niste u stanju odraditi do kraja kako ste zamislili pa ćete sad reformirati prvotni plan tabletizacije Hrvatske gdje će svako dijete koje je obuhvaćeno cjelovitom kurikulularnom reformom, a to će sljedeće godine biti u svim školama, učenici 1., 5. i 7. razreda osnovne škole i 1. razreda srednje škole. Njima ste obećali da ćete uz nove kurikulume, omogućiti svakom djetetu tablet. Sada i to mijenjate, ako je točno, a navodno je, ono što je pisao Jutarnji list prije nekoliko dana, pa neće tablet dobiti svako dijete nego svako 4. dijete. Time idete samo u prilog tome i što vas je upozorila EU komisija, a jedno istraživanje o mladima u Hrvatskoj predstavljeno prije nekih mjesec dana u Novinarskom domu, a to je da mladi sve više osjećaju, ali da to nije samo njihov subjektivni osjećaj, nego zaista i objektivna stvarnost Hrvatske, da nažalost u posljednjih nekoliko godina nejednakost u obrazovanju i obrazovnom procesu nažalost raste, umjesto da ju smanjujemo. Jer većina onih fondova koje povlačimo iz EU je namijenjena upravo strukovnom obrazovanju, da bi se bolje povezalo tržište rada s obrazovanjem, cjeloživotnom učenju, ali i ovom jako bitnom, ne samo Europi nego i svakom normalnom demokratskom svijetu, što bi trebalo biti, a to je jednake šanse za sve ispravljene nejednakosti. Ako znamo da sva djeca nažalost u sustav ne ulaze s jednakih pozicija, neku dolaze iz siromašnijih obitelji, ovakvih, onakvih, mi smo ti koji moramo osigurati Poštovanoj kolegici. Poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Kolegice Glasovac, na početku ste rasprave odmah spomenuli, da je zapravo indeks percepcije korupcije u Hrvatskoj za prošlu godinu odnosno izvješće iz ove godine, pokazuje da je percepcija takva da se ne provode efikasne mjere niti otkrivanja koruptivnih radnji niti prevencije. Isto tako je i indeks stupnja demokracije također ne ide u prilog RH jer tu je upravo istaknuto da je došlo do snižavanja, da je došlo do toga da zapravo su i slobode medija te koje su odnosno novinari koji su ugroženi. U pravu ste kolegice Alfirev. Ali što reći o zemlji mislim i toj percepciji korupcije u kojoj, ne znam, jedan profesor Đikić, Bahtijarević, Paladino, za njih nema mjesta u Hrvatskoj, njima se dao ono šut karta, ali za brata ministrice Obuljen, šogora premijer ima mjesta, za Bandića ima počasnih doktorata i to se očito kupuje, ja vama šolde za vašu zgradu, za vašu akademiju, za vaš fakultet, vi meni počasni doktorat. Mene je sram, sram me sustava vrijednosti u kojem živimo, a mislim da je i mlade, ne samo sram, nego i strah zbog tog i odlaze iz Hrvatske, u tome je problem, u sustavu vrijednosti. Zahvaljujem kolegici Glasovac na odgovoru. Kolega Stazić nije nazočan. Poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Kolegice i kolege zastupnici. Žao mi je što u ovom trenutku nema niti jednog ministra, člana Vlade u sabornici, to isto dovoljno govori o tome koliko ljudi odgovorno rade svoj posao premijer je ignorirao cjelodnevnu raspravu, a ministri očito ne mogu izdržati više od sat, dva da ovdje sjede. I kako rade danas, tako rade i ove 2,5 g. a kako rade ove 2,5 g. vidimo po tome da je 300 000 ljudi iselilo iz Hrvatske u tom periodu, da građani imaju percepciju preko 70% da Vlada radi loše svoj posao, da se ne provode reforme i onda se uopće ne treba pitati, neko je danas spominjao zašto ste podnijeli interpelaciju, to je besmisleno, vi samo podnosite određene primjedbe kao što je kolega Bauk rekao, svaka je bila opravdana ali mi to moramo raditi, 75% građana ne vidi ovu Vladu kao Vladu koja je sposobna provoditi reforme i voditi Hrvatsku u pozitivnom smjeru.

Da, nažalost gđa. je toliko prisutna u našoj politici da nekad ovako u kasnim satima i zaboraviš kako se zove, više razmišlja o tome kako će postati glavna tajnica Vijeća Europe nego kako se vodi naša vanjska politika. Znači činjenica je da čitav niz ministara opterećen aferama i da ljudi uopće nemaju osjećaj odgovornosti i znamo da se uvijek kolokvijalno pričalo o tome, ova Vlada je najgora Vlada znači za svaku Vladu do sada, u mandatu se govorilo da je najgora Vlada, ali ova Vlada zbilja kada pogledate količinu skandala, nerada, nepostizanja određenih rezultata je definitivno najgora Vlada koju je Hrvatska imala od početka samostalnosti do danas. Znači niti rezultata u sferi demografije, 300 000 ljudi je otišlo, niti reformi, niti danas smo slušali nešto o rastu BDP-a ali u biti od početka, od 2016. BDP usporava u RH, bogati kao što je netko danas rekao, imaju možda nešto niže poreze ali velika većina naših sugrađana nije osjetili niti „p“ od porezne reforme, nazovi reforme koja u biti to uopće nije. Znači sa te strane bilo bi normalno i svaka normalna Vlada bi poslušala što govori opozicija, tražila bi određena rješenja, nudila bi neke kompromise kako da se povuče Hrvatsku prema naprijed ali naša Vlada ne, oni ignoriraju probleme, ignoriraju to šta građani odlaze iz Hrvatske, ignoriraju to šta zemlja zaostaje u svim segmentima, znači kada govorimo o gospodarstvu u konkurentnosti RH, mi smo izgubili više od 10 mjesta u protekle 2, 3 g. Kada govorimo o inovacijama i znanosti, Hrvatska ima ove godine nešto oko odnosno prošle godine nešto preko 130 patenata, znači u cijeloj Hrvatskoj 130 patenata, znači konstantno od 2008. g., vidio sam tablicu neki dan u medijima, broj patenata u Hrvatskoj pada. Jedan Nestle koji je u industriji koja nije kako bi rekao, intenzivno tehnološka, jedan Nestle ima 500 patenata godišnje. Cijela Hrvatska i njena poslovna zajednica ima 130 i onda vidite koliko u biti malo ulažemo u znanje i inovacije i zbog čega naše gospodarstvo nije konkurentno i kako može uopće biti konkurentno ako se na taj način odnosimo prema vrlo važnom segmentu i znanosti i gospodarstva i sa te strane stvarno me čudi, znači čudi me toliko ja bi rekao, bezobziran odnos Vlade prema svojoj zemlji gdje se gura glava u pijesak, gdje premijer Plenković uopće ne doživljava te probleme na ozbiljan način, gdje ignorira sve ono šta mu građani govore, gdje je jedino bitno izdržati još jedan dan u uredu odnosno do kraja mandata zbrojiti rukice i pokušati to odraditi na način na koji se zamislilo. I normalno je da onda ljudi odlaze iz Hrvatske i normalno da kada ljudi vide kako naše pravosuđe reagira, tu također nema reformi, znači mi presudu predsjedniku HDZ-a čekamo više od 10 g. za vrlo jednostavan slučaj, isisavanja novca iz javnog sektora u privatne džepove gdje se za jednu nekretninu platilo više nego što ona vrijedi i novac se podijelio kod stranačkog čovjeka u blizini Zagreba na tko zna kakav način, sud je na kraju to ustanovio gdje se za takvo djelo dobiva vrlo skromna kazna, jedan guli krumpire na uvjetnoj kazni a drugi je dobio kaznu s kojom je danas završio u zatvoru ali objektivno, za krađu toliko milijuna kuna iz pozicije predsjednika HDZ-a i premijera, to je mala kazna jer kada se radi o javnom novcu i standardima koje bi mi trebali zadržati u Hrvatskoj odnosno ne zadržati nego tražiti u Hrvatskoj, trebali bi kažnjavati puno strože za takve stvari kako nikad više ni jednom Sanaderu ili HDZ-ovcu ne bi palo na pamet da posegne za javnim sredstvima. I nije to prvi put, imali smo, pa i sad, aktualni, žao mi je što nema g. Tolušića jer g. Kirin je aktualni gradonačelnik Virovitice koji se hvalio da je prvi bio, ali tu je g. Đakić, isto iz Virovitice, to su pajdaši, znači, koji se hvalio da je riješio prvi Fimi mediju preko MUP-a. Zamislite, čovjek se hvalio sa time, a još uvijek čekamo, evo možda g. Bačić zna kada će HDZ vratiti 30 milijuna kuna u proračun koje su kroz Fimi mediju uzeli, izvukli iz javnog sektora i utrošili u tko zna koje svrhe, vjerojatno najviše u kampanje za izbore. Tako da, dok nema reforme u gospodarstvu, dok nema reforma u pravosuđu, dok nema osjećaja pravde u RH, logično je da će ljudi odlaziti i logično je da ljudi neće vjerovati da se u RH može bilo šta ostvariti na pravedan i normalan način. Normalno da će ljudi osjećati da se u RH zapošljava isključivo preko određenih političkih veza. Normalno je kad gledamo situacije u Fondu za zaštitu okoliša da od 30 ljudi, više od polovice se zapošljava iz jednog grada, iz jedne stranke, konkretno ovdje se radi o HNS-u, normalno je da ljudi nemaju povjerenja u našu državu i normalno je da odlaze i odlazit će i dalje dok zajedno ne kažemo jednostavno tome ne, dok se ne zaustavi takav način vođenja države i dok se to jednostavno ne prestane ignorirat. Znači, hrvatski građani se jednostavno tome moraju oduprijeti, ja se nadam da će izaći na europske izbore i pokazati HDZ-u da ne vodi državu dobro.

S obzirom da se i kolega Maras u svom završnom dijelu prilično dosta dobro držao teme današnje interpelacije, vidim kolega Maras da jako dobro pratite financijsko poslovanje HDZ-a, ako se ja ne varam, vi ste bili poslovni direktor SDP-a dugi niz godina ste bili, pa s obzirom da nije g. Bernardić odgovorio na moje pitanje, jeste li se vi kad zapitali u SDP-u gdje su ti novci koje je SDP trebao registrirati, tih 700.000,00 EUR-a za … [[Govornik se ne razumije]] na Bohinju? Jeste li vi nekad objasnili sami sebi ili javnosti gdje su ti novci kada ovako vehementno govorite o novcima u HDZ-u i problemu oko Fimi medije? Nisam se zapitao, nego mislim da je to jasno samo po sebi ukoliko je došlo do prodaje neke nekretnine, taj novac je registriran. Kako mislite di su novci? Znači, možete bit potpuno sigurni ukoliko je nekada bilo koja nekretnina SDP-a prodana da je taj novac na računima bio registriran i da je bio podložan svim inspekcijama i poreznim nadzorima. To u HDZ-u nije slučaj, to znamo, pa to ste sami priznali ne, kako je rekao predsjednik Sanader, HDZ-a, 50% iznad, a 50% ispod stola, tako da to vi znate najbolje [[Upadica iz sabornice: 2]] 3/…2/3, trećine, onda pardon, malo sam više rekao, znači, trećina ispod stola [[Upadica: Zahvaljujem kolega Maras]] tako da s te strane to vi znate puno bolje od mene [[Upadica: Imamo povredu]] a za ovo kažem, to je sigurno registrirano jer to tako treba biti. Povreda Poslovnika, poštovani kolega Josip Đakić, izvolite.

Kolega Maras je u svojoj raspravi, nije se držao točke dnevnog reda, prozivao je zastupnike, vjerojatno želeći da sud partije ponovo sudi, a ne hrvatski sudovi, prozivajući u tom dijelu i mene i Kirina.

kolega Đakić. Smatram da nije bilo povrede Poslovnika i kolega Đakić budući da ste zloupotrijebili institut temeljem čl. 239. izričem vam opomenu. U ime predlagatelja poštovani kolega Gordan Maras, izvolite.

Znači, tu nismo rekli ništa novo, ali isto nismo rekli ništa novo kada kažemo da dosada u RH nije viđen ministar osim u vladi Ive Sanadera koji je sam izjavio da je prvi riješio Fimi mediju iz svog ministarstva, radi se o kolegi kojeg ste malo prije, to je on sam izjavio nisam to ja izjavljivao, to je sam čovjek izjavljivao, ja sam čitao u medijima njegove iskaze, to je doduše bilo prije 10 godina, pa možda ne znam od riječi do riječi ali to je sigurno bilo na taj način i priznao je šta se tamo sve skupa dešavalo i onda pravnim začkovicama taj predmet traje već 12 ili kolko godina i to je jedino bilo u toj vladi. Znači to je Vlada HDZ-a, to je vaš politički krug, to je vaš politički utjecaj, znači to su vaši kolege i sa te strane nikad, ne ponovilo se više.

Znači, nadam se da će reforma pravosuđa, da će reforma pravosuđa u RH ići u tom smjeru da premeti koji traju 12 i više godina, kojim ministri HDZ-a priznaju da su izvlačili novac, u kojem predsjednik HDZ-a pronevjeri zgradu odnosno novac javni i kupi zgradu za više nego šta je ona vrijedila, u kojem se ministar HDZ-a i potpredsjednik vlade pokaje i onda guli krumpire nekoliko godina, da će te reforme u pravosuđu dovesti do toga da hrvatski građani konačno osjete pravdu, konačno osjete pravdu, samo to želimo. Da jedan HDZ-ovac koji je u Hrvatskoj gospodarskoj komori napravio čudesa za sebe očito, ne čeka suđenje tako dugo i da se kazna na kraju desi ako si nešto napravio, a ne da ljudi u godinu dana dobivaju presude za neke prekršaje na brzinu, a da ove velike ribe koje imaju očito političku zaštitu ne dobivaju presude godinama i godinama. I to je ta ja bi rekao nepravda i to su taj izostanak reformi u pravosuđu na koji mi ovdje upozoravamo. I ne možete se gospodo oprati od toga jer očito je da je HDZ-u, da HDZ-u nije u interesu da se reforme provode i da se reforme u pravosuđu provode. Ja bi iskreno volio da nemamo tu vrstu sramote u RH, da je jedan premije HDZ-a danas završio u zatvoru, iskreno bih to volio jer to šteti našoj cijeloj zemlji. Lako je što to šteti HDZ-u, stranci i šta narušava povjerenje ljudi u HDZ, ali to sramoti RH. Sutra će to u cijelom svijetu u medijima pisati da je premijer RH završio u zatvoru zbog krađe iz proračuna.

Zahvaljujem kolegi Marasu. Imamo replike poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolega Maras ja moram reći da nisam u potpunosti zadovoljan vašim odgovorom kolegi Bačiću na pitanje o novcima iz, od vile na Bohinju, jesam dobro? Dakle, on je vjerojatno mislio na slijedeće, ako je ta vila kupljena članarinom od članova partije da HDZ-u trebamo dati onaj dio novca koji su članovi HDZ-a kao članovi partije uplaćivali članarinom. Ja mislim da bi to bilo najmanje. Nadam se da je sve što ste rekli oko prodaje te vile i novca, ako je do toga došlo, dakle to je bilo davno prije nego što smo mi bili u vodstvu stranke, ako je do toga došlo da je sve bilo u redu i na računu, da je na to plaćen porez koji je trebo biti plaćen, a ako nije primjenjuje se Đakićev poučak, eventualni marifetluci i tako. Hvala lijepa, gospodine Bauk nisam to shvatio na taj način ali sada kad ste me malo uputili da se gospodin Bačić pita di su njihove pare, jer 80% članova komunista, 80.000 članova komunista otišlo u HDZ i adekvatno tome trebao je vjerojatno HDZ dobiti svoj dio. Vjerojatno je na to gospodin Bačić mislio, e za to mu zbilja ne bi znao odgovoriti, ali sam siguran da je bilo bilo kakvih manifetluka, kao što kaže gospodin Đakić, da bi, da ne bi to promaklo vještom porezniku gospodinu Šukeru koji je to mogao 8, 9 godina iskontrolirati i da ne bi u toj situaciju gospodin Šuker predložio ustavnog suda Leku, Ustavni sud i dignuo ruku. Hvala lijepo. Poštovani kolega Maras ja bih vas, kolega Šuker molim vas, kolega Šuker ja, kolega Šuker molim vas, kolega Maras ja vas lijepo molim prilikom vaše rasprave nemojte omalovažavati i prozivati saborske zastupnike i temeljem Članka 240. vama izričem opomenu s oduzimanjem riječi do kraja ove rasprave, a vama gospodine Šuker zbog omalovažavanja kolege Marasa izričem opomenu temeljem Članka 239. Poštovani kolega Bačić, povreda Poslovnika, izvolite.

Ja sam upozorio kolegu već na držanje točke dnevnog reda i teme, tako da nije bilo potrebe za povredom Poslovnika. Imamo repliku kolege Đakića, ali budući da kolega Maras ne može više odgovarat, onda nema potrebe za replikom. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Što ste imali? Povredu Poslovnika? Imali ste repliku, ali kolega Maras ne može odgovarat na repliku, onda nema potrebe. Izvolite kolegice Alfirev. Hvala poštovani potpredsjedniče. Da se vratimo možda i na strukturne reforme ili na provođenje strukturnih reformi na postojanja strukturnih reformi, a prije toga bih ipak rekla da je ovdje dosta kroz svih ovih sati rečeno, pa i nama je spomenuto da smo izrekli niz kletvi, uvreda, laži. No, ja bih rekla da ono za šta se to govorilo, da su uglavnom i činjenice, pa možda čak i surova stvarnost jer kako možemo evo kakvu reformu mi zapravo možemo očekivati od nekoga tko, za koga je recimo obitelj samo ako je u zajednici dijete. Ili kako možemo očekivati ili kakvu reformu možemo očekivati od nekoga kome životni partneri nisu poželjni kao udomitelji. Ili kako možemo očekivati u sustavu socijalne skrbi nekakvu reformu kada na nasilje gleda kao na bračnu razmiricu ili na nekoga, dakle, kako možemo očekivati od nekoga neku reformu kad taj nije svjestan utjecaja svojih izjava upravo o nasilju i utjecaja na same žrtve nasilja, pa i same nasilnike i uopće ne vodi računa o tome. Kako možemo očekivati reformu kad netko tko je u sustavu socijalne skrbi, dakle, na odmah, na incident koji se dogodio evo nedavno, odmah smjenjuje ravnatelja i briše odgovornost sa sebe, okrivljuje i stručne radnike za propuste, a onda naglo nakon toga okreće. Pa evo, ovih dana smo svjedoci da govori i jada se koliko je u sustavu socijalne skrbi teško i kolko su socijalni radnici opterećeni, a da zapravo nestručna javnost ili poznati i umjetnici zapravo rade svojim aktivnostima i aktivizmom nanose štetu socijalnoj skrbi, eto sad je našla, dakle, upravo ta osoba koja bi trebala napraviti ključnu reformu u sustavu socijalne skrbi ili ključne stvari za pomake u području demografije.

No, vratimo se također na dva izvješća. Ja bih vam spomenula izvješće Europske komisije, ali isto tako i izvješće pučke pravobraniteljice za 2018.g. Zar ne bi bilo normalno da, jer ako je točno to što kažete, da zemlja ide naprijed, da raste BDP, zar ne bi bilo normalno da imamo novaca i za najsiromašnije? No, izgleda da ova Vlada, da vi zapravo to nemate, ne želite. Sama pučka pravobraniteljica vam je rekla još u 2016.g., pa 2017.g. i sad u izvješću za 2018.g. kako je zapravo i rizik od siromašna dalje velik, pogotovo za osobe starije životne dobi kojima su uvelike nedostupne i socijalne usluge, a značajne razlike u mirovinama pojačavaju nejednakost i osjećaj nepravde, a preporuka Europske komisije da se usklade mirovine po Općem posebnom propisu, nisu usvojene. Nadalje, granica rizika od siromaštva je 2.300,00 kn, prosječna mirovina po općem propisu je 2.400,00 kn, to već govori da je jedan od razloga doista velikog siromaštva naših starijih sugrađana izuzetno nizak prosjek mirovina za razliku od onih po posebnim propisima, primjerice dužnosnika, čije su mirovine u prosjeku više od 9.000,00 kn i to je zaista jedan ogroman nesrazmjer, jedan osjećaj i nepravde i nejednakosti. Upravo pravobraniteljica dalje govori, a ono što ova Vlada nije svih ovih godina napravila, tu ne možete sporiti da je onu zadnju obranu od siromaštva, to je zajamčena minimalna naknada koja je zadnji put podignuta 2014. godine i unatoč svim upozorenjima se od tada nije podizala, da upravo ta zajamčena minimalna naknada dovodi do dubokog jaza siromaštva. Zašto, jer ovako niska zajamčena minimalna naknada nije nikakav poticaj onima koji ju primaju da bi ušli u svijet rada, jer se najčešće radi o osobama koje niti su radno sposobne ne mogu raditi ili su ili imaju nekakav stupanj invaliditeta ili su starije, starije životne dobi. Dakle, upravo te osobe i ovako sa ovako minimalnom naknadom zbog tako male naknade neće ući u svijet rada. I to se pokazalo svih ovih godina i tu idu upravo u tom smjeru idu i preporuke Europske komisije, da treba je povećati jer ona je namijenjena onima koji ne mogu ući u svijet rada usprkos svim našim nastojanjima, usprkos svim mjerama aktivne politike zapošljavanja, oni se ne uspijevaju zaposliti. Stoga, upravo tim osobama je trebalo povećati ovu naknadu i trebalo ju je napraviti kroz sve ove godine i to je ono što ova Vlada nije napravila. Uz sva obećanja da će se nešto dogoditi ja izražavam zaista duboku sumnju, mi ulazimo, dakle mi smo već 2019. godina najavljeno je da će negdje do kraja godine se ići sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi, jer upravo da se čeka o Zakon o socijalnoj skrbi kako bi se išlo na promjene i uvele neke povećanja i poboljšanja. Teško da će se to dogoditi, zanima se kakav će taj zakon biti, ali ako bude onakav kakav je najavljivan onda bio Obiteljski zakon ili sve ono što je najavljivala ovako ministrica kroz sve ove svoje izjave bojim se da će u samoj javnoj raspravi već doći do velikih problema.

Prelazimo na slijedeću raspravu poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora, evo kao zadnji govornik ne bi ponavljao sve ono što je kazano, danas smo se uvjeravali, uvjeravali smo se raznim floskulama i pričama da ova Vlada dobro radi ili da ova Vlada ne radi dobro. Jednako tako izneseni su i određeni podaci i tada je rasprava postala ozbiljna. Vladajuća koalicija nas je uvjeravala relativno točnim podacima, da eto kreditni rejting raste, BDP raste, da imamo neki skroman rast. Jednako tako oporba je iznosila svoje podatke koji nedvojbeno govore o tome da stanje stvari u zemlji nije dobro i da strukturalne reforme se ne provode i ne daju onaj rezultat ako se i neke i počinju provoditi koje bi narod ove zemlje želio. Ja sam nekoliko puta u raspravi spomenuo par vrlo važnih indikatora, sad ću ih u stvari spomenuti sve iz kojih jasno proizlazi da stanje sa strukturalnim ili bilo kakvim drugim reformama ne stoji dobro u ovoj zemlji. Ja ću se pozvati dakle na strana analitičare i analitičke kuće koji nemaju nikakav politički interes u RH i ne trebaju zato neosnovano ili braniti ili napadati bilo koju političku snagu u ovoj zemlju.

Svjetski gospodarski forum koji uzima jako puno podataka i kriterija da bi rangirao države Hrvatsku je spustio sa 120 mjesta tijekom vladavine SDP-ove vlade na 140 mjesto, dakle 20 mjesta smo pali. To je oko reforme pravosuđa, kolko analitičari procjenjuju da smo napredovali, de facto smo nazadovali. Sloboda medija, isti gospodarski Svjetski gospodarski forum kaže da smo pali na 56 mjesto, ispod susjedne BiH po prvi puta. Reporteri bez granica o slobodi medija kažu da smo pali za 11 mjesta između vlade SDP-a i današnje vlade HDZ-a. Dakle sloboda medija se smanjila, a to smo imali lijepo prilike vidjeti tijekom protesta koji su novinari organizirali kako bi upravo upozorili vladu na smanjivanje slobode medija i na velike pritiske koje novinari doživljavaju. Indeks demokracije naše zemlje kroz oči analitičara The Economista kaže da smo pali za 9 mjesta u odnosu kada je ovu zemlju vodila vlada SDP-a, 51 mjesta na 60. I onaj važniji indikator kojeg gledaju svi investitori Doing busines ponavljam kažu da smo pali sa 40 na 58, za 18 mjesta, pa to je upravo onaj ranking, dakle onaj redoslijed kojeg gledaju svi investitori kada dolaze u ovu zemlju ili bilo koju drugi investirati. No dobro, podaci su tu vjerujem da nitko nikoga previše nije uvjerio da je u pravu, ali danas bi trebalo odgovoriti na ono temeljno pitanje jesmo li mi stvarno zadovoljni sa stanjem reformi u ovoj zemlju, možemo li doći kući svojoj obitelji i reći dobro nam ide, možemo li svojim susjedima tako nešto reći. Građani koji napuštaju ovu zemlju u velikim brojevima da se govori o egzodusu već, u stvari gore nam svoje mišljenje o tome, a kako je nama ovdje u Hrvatskoj. Kazuju nam svojom odlukom da odu iz ove zemlje da Vlada svojim reformskim aktivnostima nije pobudila nadu u njima da ostanu niti vjeru da će biti bolje. I ne samo da građani odlaze, čak i roditelji svoju djecu pokušavaju školovati na stranim sveučilištima, ne vjerujući više, obrazovnom sustavu RH. Naravno oni koji imaju dovoljno novaca da bi to mogli napraviti. Neki od njih uključeni u tako devijantne društvene pojave kao što je ortački kapitalizam, koji je evidentno dominira dobrim dijelom našeg gospodarstva. To su stvari zbog kojih ljudi odlaze. Onda nije čudno da se zbijaju šale i da se kaže da ovaj natpis na ulazu u Sabor gdje stoji samo je Bog iznad Sabora, da treba dometnuti jedno R da bi bila situacija poprilično ilustrativna za ono što se zbila u našoj hrvatskoj surovijoj realnosti. A to je slovo slovo R, pa umjesto Bog je iznad Sabora, bi ustvari trebalo pisati, borg je iznad Sabora. To je slika stanja, nažalost u ovoj našoj zemlji, zašto ljudi iz nje odlaze. Povjerenje u institucije, našeg sustava je sve manje.

Samo 3% građana naše zemlje, smatra da se upravlja dobro, javnim poslovima, samo 3% Bez povjerenja građana u institucije i upravljanje nemate mogućnost da vodite zemlju na jedan kvalitetan demokratski način. Naši građani vjeruju, 61% vojsci, 46 policiji. Dakle, tim državnim tijelima, najviše vjeruju. Ta državna tijela spadaju de facto u organe, onda, ne organe nego u sredstva prsile države da nameće svoju volju kada je to zakonito i potrebno. Ona su bazirana na redu i disciplini. Dakle, to je ono evidentno što građanima u ovoj zemlji fali. Vlada i državna uprava ima 10% povjerenja u građana, Sabor 8%, a političke stranke 4. Kriza povjerenja u institucije ovog sustava, ove zemlje, ove države, ovog društva, opasno je nagrizla ovu zemlju. Ako nju ne riješimo, nećemo moći se niti reformirati. Građani više vjeruju EU, 25%, nego vlastitoj vladi, vlastitom Saboru. Više vjeruju Ujedinjenim Narodima 27% nego vlastitoj vladi, državnoj upravi i vlastitom parlamentu, a da ne kažem našim političkim strankama. Rečeno je u raspravi, da je temelj odnosno, reforma, svih reformi, reforma državne uprave. Ona je važna, no ona nije ključna reforma. Ključna reforma u ovoj zemlji je reforma obrazovanja, jer ako nemate kvalitetne obrazovane ljude, koji znaju se suočiti sa izazovima 21. stoljeća i nećete biti u stanju osmisliti reforme koju ovu zemlju mogu dići iz gliba. I zato je ta reforma, ključna reforma za sve ostalo. Ljudski kapital u ovoj zemlji je sve plići i plići. Oni koji bi trebali biti motor oporavka, sa novim idejama, kvalitetnim i modernim, sve ih je manje u ovoj zemlji, odlaze iz ove zemlje. Nažalost o njoj se puno govori, ali slabo se materijalizira u praksi. Dok ona ne krene, bojim se da neće krenuti niti bilo koja druga strukturalna reforma. Puno ćemo mi pričati o reformi državne uprave, o reformi pravosuđa, o reformi gospodarstva, ali nećemo otići daleko. Nama trebaju nova rješenja, moderna rješenja, novi ljudi koji su to u stanju osmisliti, jer očigledno, iskustvo nam pokazuje, da oni koji su trenutno u vladi, oni koji trenutno vode državi, to u stanju nisu. I zato investirajmo u obrazovanje, podržimo obrazovanje, natjerajmo ministarstvu da prihvati kurikularnu reformu, da ju provede u praksi, kako bi ova zemlja imala priliku zaživjeti. Jer alternativa nam nije baš blistava. Ako nećemo ići tim putem onda ćemo ići putem iseljavanja iz ove zemlje, gubitkom industrija, sada polako gubimo već i brodogradnju i svu ono znanje koje je uz brodogradnju išlo i koje je krasilo ovu zemlju. Sva brodogradilišta bivše Jugoslavije, bila su u Hrvatskoj, a ta zemlja je u ono doba bila 4. po proizvodnji brodova u svijetu. To su bili brodovi proizvedeni u Hrvatskoj, hrvatskim znanjem. Danas nažalost, se više tako nečime ne možemo dičiti. Gubimo sve industrije u kojima je znanje temelj, ostaju nam one tzv. industrije plavog ovratnika. Dakle pretvaramo se samo u najavu radnu snagu, a osmisliti nešto, znati napraviti nešto, sve manje i manje.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene saborske zastupnice i zastupnici, kolegice državne tajnice, vrlo je kratko, vrlo je kasno, pa ću biti nastojati biti kratka. Želim zahvaliti svim na raspravi, no žao mi je što nije bila konciznija i što nije donijela konkretnih prijedloga za provođenje strukturnih reformi. Također, žalim zbog niza krivih podataka koje smo ovdje čuli i to, a vezani su za ključne pokazatelje, hrvatsko gospodarstva i društva, poput odlaska iseljavanja, potpuno krivi podaci iako su svakako prekomjerni, bilo koji, a potpuno krivi. Potpuno krivi podaci o uvozu i izvozu, krivi podaci o BDP-u, krivi podaci o broju i razredima dohodovnih ljudi, koji su osjetili učinke poreznih reformi itd. Nepotrebno je da se služimo krivim podacima, uvijek ima i može, uvijek ima prostora za biti bolje i nama je to kao hrvatskoj Vladi cilj. Svakako mislim da govorim u ime svih ministarstava kad kažem da ćemo snažnije nastojati provoditi strukturne reforme, a završene su ili ih je započeto 81% prema izvješću EU komisije, a mi u Ministarstvu poljoprivrede prije nego što nastavimo sa svim onim što smo započeli, strategijom, digitalizacijom, potrošnjom, designacijom fondova koji nisu bili čak ni designirani.

Završna riječ u ime predlagatelja, poštovani kolega Arsen Bauk.

Poštovana zastupnice Glasovac, zastupnice Alfirev, zastupniče Klisoviću, zastupniče Čuraj, zastupniče ... [[Govornik se ne razumije.]] , zastupniče Bačiću, zastupnice Juričev Martinčev, zastupniče Šuker i zastupniče Đakiću te državna tajnice Vučkov Burić Ramljak i tajniče plenarne sjednice te ostali vrijedni državni službenici i namještenici koji ste zajedno s nama do ovih kasnih sati omogućili da se ova rasprava privrede kraju. Vrlo je teško u svega pola sata sublimirati sve ono što je rečeno u prethodnih 9 sati, zato se u to neću ni truditi. Iz izlaganja državne tajnice, jasno je da postoji potreba da se češće priča o strukturnim reformama, da postoje potreba da se bolje informiramo i da postoji potreba da imamo točne podatke, tako je idealno da HS prihvati ove zaključke koje smo mi predložili jer će sve to biti onda uključeno u ovo što je državna tajnica u ime Vlade rekla.

Bilo je iznošenja stavova, bilo je iznošenje zastupnika, bilo je iznošenja krivih stavova i pravih zastupnika, ili pravih stavova i krivih zastupnika, zavisi kako tko gleda, ali vjerujem da će, ovo neće biti zadnja naša saborska rasprava o ovim temama. Obzirom da je tijekom današnjeg dana saborska rasprava zasjenjena jednim pravosudnim događajem koji ja neću spominjati, ostaje mi samo, evo da se malo prisjetim na to na način da vas pozdravim poznatim, nije stari, nego novi hrvatski pozdrav, doviđenja i hvala na suradnji. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnju sjednicu. Nastavljamo ujutro u 9,30 sa izjašnjavanjem o amandmanima.